My v hnutí Úsvit, a znova říkám, my jsme tady svolali tuto mimořádnou schůzi, bylo potřeba 40 podpisů, každá politická strana z těch dvou má pro to jiné důvody, předpokládám. Ty důvody nejsou stejné.

A potom tady máme ty indicie. Nejsme proti tomu, aby se vrátilo to, co bylo ukradeno, to bych rád zdůraznil.

A už se o tom prostě nebudeme bavit. To prostě vůči veřejnosti přece nemůžeme udělat. Věřte, milé kolegyně a kolegové, že pokud jde o restituce, je nejdůležitější maximální transparentnost, a to jak pro zastánce, tak pro odpůrce. Stát ani církve si nesmí dovolit jedinou pochybnost. Obě dvě strany. Je v nejvyšším zájmu nejen občanů, ale také církví samotných, aby veškeré vydávání majetku bylo na maximum transparentní. Protože jakékoli pochybnosti škodí především jim. Já určitě ne. Nikdo ovšem státu i církvím ale neodpustí, pokud by nad jakýmkoli vydaným majetkem panovala pochybnost. Minulé vlády státní majetek nechaly masivně rozkrást. Dnes už toho stát moc nemá. O to víc by si měl toho, co zbylo, hledět a vážit. Děkuji za pozornost. Nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Mihola a připraví se pan zastupující předseda Laudát.

Máme tady docela dobrý institut interpelace. Já vím, že teď pár týdnů některým kolegům chybí, ale už za pár týdnů se ho tito kolegové zase dočkají. Kdyby tady padaly nějaké konkrétní argumenty, konkrétní situace, jména, úřady.

Oni jsou připraveni, pokud by tady nějaký konkrétní dotaz byl, vystoupit, zodpovědět nebo rozptýlit ty obavy. Ale já se obávám spíš toho, že nemají vlastně pořádně ani na co reagovat než pouze zase v té obecné rovině. A teď, když jsem pozorně poslouchal také pana předsedu Okamuru, tak jsem trošku vlastně překvapen, jestli vůbec komunikují kolegové v Úsvitu mezi sebou, protože on se tady jednoznačně přihlásil k tezi: co bylo ukradeno, musí být vráceno, a jiný jeho kolega píše ve článku Když církev káže vodu a pije víno vlastně různá tvrzení typu, co by církev měla a neměla dělat, co potřebuje a nepotřebuje, že se bez navráceného majetku a finančního vyrovnání obejde. Mě by docela zajímalo, jak si Úsvit představuje fungování církve, jestli tedy je pro odluku státu od církve, či nikoli a podobně. Prostě nesouhlasím s tím, aby někdo před tímto váženým shromážděním předstupoval bez pádných argumentů s domněnkami, neopodstatněnými tvrzeními, bez čísel a faktů. S tím, že papír přece snese všechno, a že prostě když to tady řekneme, tak si to ti ostatní budou muset vyslechnout. Takže já pevně věřím, že tady k této záležitosti mimořádné schůze přistoupíme rozumně a racionálně tak, jak by si zasloužila, tedy na to, co tady bylo předvedeno už od těch tiskových konferencí až po ta samotná vystoupení kolegů, kteří vlastně tuto schůzi vyvolali.

Děkuji za pozornost.

Z dnešního jednání do 12 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Klaška a z dnešní schůze z rodinných důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Plzák. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, já jsem ve velice konformní pozici, a jsem tomu rád, že nejsem představitelem populistického hnutí, které se snaží sbírat hlasy ber kde ber bez ohledu na důsledky a budoucnost. My jsme stranou, která myslí na budoucnost, která myslí na to a přemýšlí nad tím, jak to s touto zemí, s lidmi dopadne za 10, za 20, za 50 let.

Budeme zásadně hlasovat proti programu. Proč. Myslím si, že vyvolání této mimořádné schůze je naprosto zbytečné, nemístné. Všechny věci, pokud máte někde pochybnosti, si můžete zjistit.

Mohli jste se obrátit na ni. Myslím si, že jenom předkladatelé návrhu na svolání této mimořádné schůze chtěli dál hrát tuto kartu. Občané už mají jiné starosti, než vy tady prezentujete. Samozřejmě byl sepsán nějaký zákon, ten byl řádně schválen navzdory tomu, že pan Faltýnek také podsouvá občanům: ono to bylo divné, ono to bylo pofidérní. Já nevím, kde se chcete zastavit.

Ani mě nepřekvapuje, že některá vystoupení tady zněla v tom tónu, v jakém zněla.